Předložený návrh uvede z pověření vlády pan ministr Milan Chovanec. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jedná se o související návrh s předchozím bodem. Tento návrh zákona obsahuje celkem šest novel právních předpisů.

I tady prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Věru Kovářovou, aby se ujala slova. Prosím, paní zpravodajko. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákony související s přijetím předchozího návrhu o elektronické identifikaci, představuje soubor právních předpisů o Vojenském zpravodajství, o občanských průkazech, informačních systémech veřejné správy, správních poplatcích, o základních registrech a hazardních hrách. Tato novela je svázána se zákonem o elektronické identifikaci a jako takovou je ji nutno projednat a schválit s předešlým návrhem zákona. Vzhledem k tomu, že jsme schválili u předchozího tisku zkrácení lhůty, dovoluji si tedy navrhnout jednak propuštění do dalšího čtení a zkrácení lhůty na 30 dnů. Organizační výbor navrhl pro tento návrh výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční výbor. Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Já bych si ještě jednou dovolila zopakovat návrh na zkrácení lhůty na 30 dní. Děkuji. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti?

Jestliže nikdo nemá návrh na další výbor... Pan poslanec Běhounek. Protože bylo řečeno, že jsou tyto zákony provázány, tak zdravotní výbor. Je tu návrh na zdravotní výbor. Jestliže nikdo nemá další návrh, zahajuji hlasování o přikázání výboru pro zdravotnictví.

Návrh na přikázání výboru byl přijat. Poslední hlasování je návrh o zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, o kterém jsem zahájil hlasování.

I tento návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.